A potom kolega Benešík. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Takhle tomu já rozumím že se ti starostové nechali koupit, že se zastupitelstva nechala koupit. Děkuji. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, vážená vládo, já jenom krátká replika ohledně srovnání závislosti cigaret, alkoholu, tučných jídel a hazardu. To je pravda. Ale myslím si, že hazard jako jeden z mála, možná jako jediný, má potenciál zničit opravdu celé rodiny úplně ničivou silou. Dá se propít barák, dá se propít auto, dá se zničit rodina kvůli alkoholu, ale pokud někdo během několika dnů nebo týdnů prohraje statisíce nebo miliony, tak to prostě nepropije ani neprokouří ani neprojí na tučném jídle. Já si myslím, že hazard je skutečně mezi závislostmi v tomto ohledu ta nejhorší možná závislost. A když se podíváte na to, jak je zdaněn tabák nebo alkohol, tak dlouhodobě to jsou desítky procent a nemám ten dojem, že hazard takhle byl a pořád ještě je zdaněn. Děkuji panu poslanci Benešíkovi.

Děkuji za slovo. Opět zdůrazňuji, že jsem neříkal nic o korupci starostů, místostarostů v souvislosti s hazardem, ale řekl jsem, že princip, který se tady nastavil v roce 1990 při přijetí zákona o provozování loterií a jiných podobných her, znamenal, že v podstatě si provozovatelé hazardu začali kupovat veřejné mínění a že to je špatně. A stejně tak je špatně, že ty peníze jsou distribuovány přímo do rozpočtu obcí a měst, protože to samozřejmě umožňuje ovlivňování zastupitelů i ze strany provozovatelů, aby prostě zohlednili to, že se umožnilo to či ono si v té obci vybudovat, to či ono podpořit.

Všem to vyhovuje. Takže to jsem chtěl říct. Že princip byl špatný a je třeba ho změnit. A na tom si trvám.

Nemyslím si, že je špatně, když inkasují přímo obce a města.

Tak to prostě bylo. Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, když jsem si v roce 2008 vyžádal od Ministerstva financí podklady, jakým způsobem jsou zdaňováni provozovatelé loterií a jiných podobných her, tak jsem dostal tabulku, kde byly částky prosázené jednotlivými hráči, potom tam byly částky, které se odváděly nebo odvedly na veřejně prospěšné účely, a byly tam částky, které se platily za správní poplatky.

Takže to dávám na vysvětlenou. A také chci vzpomenout, že tady byl jeden okamžik, který nastal, když se povolilo provozování internetového sázení.

Takže jenom proto, že někdo tady říká: za mě se zavedlo zdanění, nebo tehdy se zavedlo zdanění, protože padla Sazka také se zavedlo internetové sázení, přestože s tím nebyl souhlas a nebyla vůle tohle u nás povolit. To byl poslední přihlášený do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Já samozřejmě s panem Bartoškem souhlasím, že není úplně šťastný poslanecký návrh. Pana Hovorky si velice vážím a věřím tomu, že je tento problém potřeba řešit komplexně, a to bude řešit ta nová novela. Já bych vás přesto chtěl poprosit, abyste pustili tuto novelu do druhého čtení a vytvořili prostor, abychom kvantifikovali dopady a mohli dále o tomto návrhu diskutovat. Děkuji. Závěrečné slovo pana zpravodaje? Má zájem. Prosím, pane zpravodaji.

Děkuji.

Nejdřív vás odhlásím všechny, požádám vás o novou registraci.

Kdo je proti? Děkuji vám.